Přihlášená v tuto chvíli je s přednostním právem paní ministryně, poté pan předseda Stanjura. Já bych vás všechny chtěl už poprosit o klid v sále, zaujměte svá místa, debatu případně přeneste do předsálí, je tu zvýšený hluk, abychom slyšeli vystoupení jednotlivých řečníků.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, před několika měsíci jsme tady schválili zákon o pandemické pohotovosti a ten zákon dává významnou pravomoc i Poslanecké sněmovně, a to zrušit stav pandemické pohotovosti. Když se podíváme na čísla, která dostáváme mnozí z nás každý den ráno, tak si myslím, že nastal pravý čas k tomu, aby Poslanecká sněmovna zrušila stav pandemické pohotovosti.

První dnes odpoledne jako první bod. Pokud by chtěl někdo namítat, že tam máme zákony ve druhém čtení, které se týkají elektronizace zdravotnictví, tak druhý návrh, vstřícný k těm, kteří tyto zákony považují za velmi důležité, aby to byl třetí bod odpoledne po těch dvou druhých čteních zákonů, které se týkají elektronizace zdravotnictví. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Dobrý den, kolegyně, kolegové. My jsme o tom uvažovali už měsíc zpátky. Dokonce jsme navrhovali mimořádný bod, a když neprošel, tak jsme uvažovali o tom, že svoláme mimořádnou schůzi na zrušení pandemické pohotovosti.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.

Je to zásadní návrh, vyžaduje to také určitý počet poslanců, kteří to navrhují, a já jsem k tomu relativně zdrženlivý, protože tyhle podkladové informace jsme neobdrželi.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo.

Děkuji.

Dopadli jak sedláci u Chlumce, pokud někdo podal k soudu, a to byla jedna z podmínek našeho souhlasu k tomuto zákonu, aby byl možný soudní přezkum vládního rozhodnutí, tak vláda prohrává jedno své rozhodnutí za druhým. Takže vláda sama nejde příkladem občanům a nebyla schopna dodržovat zákon.

Úplně se na to vykašlala a podle mě vědomě.